Ale je potřeba si uvědomit, že příprava zákona, mezirezortní připomínkové řízení a další lhůty, které máme před sebou kdy se s tímto návrhem setkáme? Za tři čtvrtě roku? Trh práce se vyvíjí, učitelé mají i jiné nabídky. A my prostě musíme ocenit práci učitelů i tím, že jim přidáme. Nebo vám připadá normální plat 20 korun na hodinu? Mně skutečně u vysokoškolsky vzdělaných lidí 20 korun na hodinu připadá nehodné toho, že se věnují výchově a vzdělání našich žáků a studentů. Proto vás, kolegyně a kolegové, žádám, abyste tomuto návrhu dali šanci, abyste ho propustili do dalšího čtení, protože to umožňuje to, že k danému návrhu zákona bude možné podávat pozměňovací návrhy a o tomto zákonu diskutovat. Já vám děkuji. Já vás musím ukončit, ale vidím, že jste ukončil svůj projev sám. Vyčerpali jsme čas určený pro dnešní jednání. Já tento bod přerušuji v rozpravě.

Uvidíme se zítra ráno.